Podotýkáme však, že tato sleva nic podstatného neřeší je malá, netýká se všech a je pouze jednorázová a vstupní, zatímco vedení elektronické evidence je opatření trvalé a náklady na jeho provoz jsou průběžné. Stát tak přenáší na podnikatele své povinnosti, které má při výběru daní, aniž by to bylo rozumným způsobem kompenzováno.

Nelze zcela pominout ani důležitý sociální rozměr podnikání, zejména služeb, malých obchodů či vesnických hospod, které, poctivě a správně uchopeno, nejenže prospívá podnikatelům, ale zejména v menších obcích umožňuje jejich občanům scházet se, vést společenský život a zlepšuje kvalitu jejich života.

Prostřednictvím tohoto systému totiž dochází ke koncentraci citlivých obchodních informací na jednom místě.

Děkuji vám za pozornost. Já také děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji za slovo.